vyjádřil následovně: Stav legislativní nouze má za cíl za mimořádných okolností urychlit projednávání vládních návrhů zákonů ve zkráceném jednání.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

My jsme ale v přesně opačné situaci. Sám pandemický zákon ve znění předloženém vládou pětikoalice představuje reálné ohrožení občanských práv a nevratné a obtížně napravitelné škody na základních zájmech a právech společnosti. Proto je naprostý nesmysl podle mého názoru pokračovat v projednávání takto zásadní právní normy, a to navíc ve stavu legislativní nouze. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče, a nyní vystoupí řádně přihlášená paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Prosím, paní poslankyně, vašich pět minut.

Ale i tak zopakuji, že stav legislativní nouze lze vyhlásit jen za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Taková mimořádná situace však nenastala. V uplynulých dnech a týdnech nedošlo k žádné živelní katastrofě či jiné mimořádné události, která by podobným způsobem narušila chod státu. Vládní kolegové asi budou oponovat, že přece jsme uprostřed pandemie. Ano, jsme uprostřed pandemie, nemocnost je vysoká a bohužel umírají naši blízcí, kamarádi, přátelé či kolegové.

Nicméně je to stát, vláda, která v rámci svého návrhu připravuje velmi razantní omezení práv a svobod občanů a navrhuje omezení podnikání.

Navíc novelu bez jakéhokoli časového omezení. V některých státech Evropské unie již nyní dochází k rozvolňování a rušení opatření. Pokud opravdu vládní poslanci umožní projednávání tohoto zákona v rámci legislativní nouze, proč sami vládní poslanci předkládají pozměňovací návrhy, kterými tento návrh mění? Jak je to možné? Vždyť tady máme nové ministerstvo pro legislativu. Proč tedy nemůže být návrh projednán ve zcela standardním legislativním procesu? Společenská situace vzniklá v důsledku epidemie nemoci covid19 na jaře loňského roku si vyžadovala mimořádné reakce veřejné moci včetně mimořádně rychlých reakcí legislativních. Již tehdy však názorová platforma Rozumné právo upozornila, že i ve stavu legislativní nouze je nezbytné, aby členové Parlamentu i veřejnost měli na seznámení s návrhy zákonů alespoň minimální čas. Ústavní soud například zmínil, že nelze mimořádný instrument, jako je legislativní nouze, použít k omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoli opozice vysloví nesouhlasný postoj s návrhem zákona a využije všech svých možností k zabránění nebo oddálení jeho přijetí.

Děkuji vám, paní poslankyně.

Prosím, paní poslankyně, vašich druhých pět minut. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající.

Listina základních práv a svobod obsahuje řadu ustanovení výslovně umožňujících omezení základních práv a svobod. Podmínkou však je, že se tak stane toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Omezení základních práv je možné podle čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod jen zákonem a za podmínek stanovených Listinou.

Klíčovým pro omezení základních práv a svobod v České republice je také pravidlo zachování podstaty základního práva podle čl. 4 odst. 4 Listiny. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Pane předsedající, já vás poprosím.

Z výše uvedeného je zřejmé, že veškerá omezení základních práv a svobod musí být přiměřená a musí je omezovat jen v nezbytně nutné míře, což je jeden z hlavních principů právního státu. Co se týče ústavněprávních předpokladů a podmínek takzvaného stavu legislativní nouze, zkráceného legislativního procesu, který svým rozhodnutím stanovila pro projednávání novely pandemického zákona předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, obecně projednání návrhu zákona nebo jeho změny ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze představuje zákonem stanovenou výjimku z řádné zákonodárné procedury, jejíž důvodnost je založena nikoli na momentální podobě sněmovní politické většiny, nýbrž na závažnosti situace, na kterou je podle názoru vlády třeba bezprostředně reagovat přijetím příslušného zákona.